To je jedna z věcí, kterou jsme rádi chtěli debatovat na neveřejném jednání. Ale pan premiér, kolegyně a kolegové, vy ostatní, vy se toho bojíte! Který další ministr neudrží jazyk za zuby a bude dělat chytrého? Nám to teda vadí!

Děkuji. Prosím pana kolegu Kováčika o pochopení.

To myslíte vážně, tenhle dotaz, pane premiére? To fakt chcete někomu říct, že takové věci se sdělují písemně a s kulatým razítkem?

Na základě odpovědnosti, kterou máte jako předseda vlády. No přestanete jim ty informace dávat, aniž byste jim to poslal písemně s kulatým razítkem. Prostě to uděláte jako nezbytné sebeobranné opatření.

Akorát vám prostě nic neřeknu. Takhle se chová každý odpovědný předseda vlády.

Vy nejste schopni utajit informaci, kterou si sdělilo šest lidí na předsednictvu Bezpečnostní rady státu. Vy nejste schopni utajit vůbec nic. Teď nechci podrobovat kritice...